Typický příklad je Ministerstvo dopravy, kde se nešetří 9 miliard korun, ale necelá polovička, protože 5 miliard korun bylo na účtech. Velmi dobře víme, že se bude muset vyplatit 1,5 miliardy České poště za její služby pro obyvatele České republiky, že to musí Český telekomunikační úřad v následujících týdnech ihned poté, co bude notifikace z Evropské komise, učinit, a víme, že to budeme muset udělat z rozpočtové rezervy.

Můžeme diskutovat o tom, že to nebude celých 27 miliard, že to bude o něco méně díky cenám energií. V každém případě ale se bude muset větší část z toho jednoznačně vyplatit a bude to z budoucích příjmů. Já tím jenom dokladuji to, že se neušetřilo 77 miliard, ale je to pouze hra na úspory. Z mého pohledu a v současném kontextu toho, co se odehrává na Ukrajině, je to ale problém menší.

Prosím, neargumentujme tím, co jsme měli my v rozpočtu.

Ale opět i v kontextu toho, co se odehrává dnes na Ukrajině, bychom možná tímto skončili naší diskusi.

Ten problém, který chci otevřít, je úplně jiného charakteru. Já zde přečtu tři čísla a prosím, aby se členové vlády nad nimi nejen zamysleli, ale abychom se společně dobrali k závěru, jak to budeme řešit. Následující tři čísla jsou takováto.

To je skoro trojnásobek.

Nejenom že energetická krize nekončí, ale zásadním způsobem se prohlubuje. Nad tím prostě nemůžeme zavírat oči.

Zapomeňme na to, že ji budeme řešit nástroji, které vláda navrhla. My jsme je kritizovali už v situaci, kdy ty ceny byly trojnásobně nižší, a viděli jsme, že to nefunguje, jak by mělo. Nic z toho nebylo vyslyšeno. Nevím, na co se v tuto chvíli čeká. Každým dnem se budeme posouvat k tomu, že budeme mít více a více domácností na hranici energetické chudoby nikoliv proto, že by měly nízké příjmy, ale proto, že jim zásadním způsobem roste cena energie. Ano, je pravda, že to je zejména v tuto chvíli v důsledku ukrajinské krize. Nevyčítáme vládě vysoké ceny energií, to by bylo nefér. My vyčítáme nečinnost a bohorovnost toho charakteru, že i přesto, že se to dnes takto odehrává, se to v rozpočtu vůbec neprojevuje. To je prostě zřejmé. Ale já nechci být jenom kritikem a jenom řekněme oznamovatelem špatných zpráv.

Máme tři varianty, jakým způsobem řešit minimálně problém obnovitelných zdrojů. Ano, je to platba, kterou musíme odvádět každý rok. Celkem se jedná o 46 miliard korun. Toto je důsledek nezodpovědnosti vlády a Parlamentu v letech 2005 až 2010. 27 miliard z toho padá na bedra státu a rozpočtu, 19 miliard z toho padá na bedra domácností a firem. My navrhujeme v tuto chvíli těchto 19 miliard korun dočasně zastavit. Máme varianty, jak to řešit. Abychom to zjednodušili, říkejme tomu, jedna je varianta Zemanova, druhá je varianta Babišova, třetí je varianta Havlíčkova.

Takže první varianta, kterou navrhl prezident Zeman, je změna zákona, a to taková, že se nevyplatí tato částka solárním investorům. Nemusí se to udělat na věčné časy, dá se to udělat časově, to znamená posunout to třeba o dva roky. V tuto chvíli by nastalo to, že by se nemuselo vyplácet z rozpočtu těchto 19 miliard korun. Ano, je to změna zákona, ale my říkáme, že se za to postavíme a podpoříme to.

Druhá varianta je varianta, kterou navrhoval premiér Babiš, a je férová, 19 miliard promítnout do rozpočtu a vykompenzovat tím, že máme vyšší příjmy v rozpočtu, říkáme tomu inflační příjmy, a jsou to příjmy mimo jiné z toho, že máme dražší ceny energií. To se projevuje v rozpočtu částkou minimálně 60 miliard korun.

Vždyť je to přece regulérní cesta. Špatná zpráva je to, že to dopadá tvrdě na naše hospodářství.

Nechci tady teď střílet čísla, bude záležet na ceně emisní povolenky, ale také na množství.